Je potřeba se ale také bavit o vazbě podpory částečné zaměstnanosti na zvyšování nebo rozšiřování kvalifikace, případně na rekvalifikace. Ne nadarmo se říká, že každá krize je současně příležitost, a zde se to skutečně nabízí. Jestliže musíme dělat změnu, a ta změna prostě přijde, ať se nám to líbí, nebo ne, tak ji využijme do maxima, abychom posunuli naše hospodářství, abychom posunuli naši ekonomiku k oblastem s vysokou přidanou hodnotou, abychom podpořili hospodářský růst do budoucna. Já věřím, že se nám to společně podaří. Prosím vás o podporu návrhu zákona, o propuštění přes první čtení, a znovu vás ještě žádám o souhlas se zkrácením lhůty.

Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, paní poslankyně.

To by mi přišlo mnohem lepší než tady dneska probírat zákon, který je špatně připravený, a vlastně ani nevíme, jak co bude.

Děkuji.

Prakticky všichni se shodnou na tom, že byť byl připravován už od května, nebo alespoň je nám to tvrzeno, že byl připravován od května, tak tedy na něm těch pět měsíců přípravy rozhodně není znát.

Hlavní výhrady, které k návrhu máme, se budeme snažit upravit pozměňovacími návrhy. A souhlasím s tím, co tady už zaznělo od mnohých, že nelze betonovat starou ekonomiku, nelze ji zakonzervovávat tímhle způsobem, ale my se musíme snažit investovat do restrukturalizace ekonomiky a do ekonomiky nové. Jednoznačně chybí jakákoliv snaha o aktivaci lidí ohrožených ztrátou zaměstnání. Tady opravdu není žádná snaha o nějakou motivaci k tomu, aby se lidé víc vzdělávali;

Pouze konzervuje staré pořádky a snaží se zachránit často i nezachranitelné. Protože jak jinak si vysvětlit, že mají být podpořena a ochráněna i pracovní místa, kde ten zaměstnavatel pro zaměstnance má práci pouze jeden den v týdnu?

Tohle se budeme snažit změnit.

Kvalifikovanější pracovníci by dle vládního návrhu přišli o šanci být podpořeni, protože ten strop, tak jak je nastaven, je příliš nízký. Proto návrh, aby jedenapůl násobek z průměrné mzdy byl tím stropem, a rádi podpoříme i návrhy, které tady zaznívaly, které myslí na kvalifikovaná pracovní místa.

Tři měsíce odstupného jsou dostatečně dlouhá doba na to, aby si člověk měl šanci najít práci jinde na perspektivním pracovním místě či třeba začít právě podnikat, tak abychom se tady pohnuli od ekonomiky, která je postavena na levné práci, na ekonomiku, která je postavena na přidané hodnotě.

A já jsem přesvědčena, že by to šlo, jenom by to chtělo větší snahu.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Jenom velmi rychle.

Kurzarbeit stejně jako Antivirus jsou nástroje na podporu zaměstnanosti, ale navrhovat v podstatě demontáž základního principu zákoníku práce, to je, že člověka můžete propustit okamžitě bez udání důvodu, to není cesta, jak zaměstnanost podporovat.